Musíme v České republice vytvořit vhodné prostředí pro mladé lidi, musíme podporovat prorodinnou politiku, musíme podporovat mladé v této zemi tak, aby si tu chtěli zakládat rodiny, a to je přesně krok, ve kterém současná pětikoalice zcela selhává. Nevidím žádnou snahu o prorodinnou politiku.

Odpovím vám. Nikdo. Ještě jednou zopakuji, propad porodnosti o 11 %. Jednorázový šok v podobě pandemie neovlivní trajektorii veřejných financí v dlouhém období zdaleka tak zásadně jako špatně nastavená hospodářská politika.

To je období, kdy dnes narození dosáhnou 35 let, tedy budou v období svých největších sil na trhu práce.

Opět se ptám, kde je ta prorodinná politika, abychom snížili dopady tohoto negativního vývoje? Právě zde vidím nejzásadnější dlouhodobý a negativní odkaz současného kabinetu, odkaz, který nás zcela jistě doběhne v budoucnosti. Navíc, a zde se budu opakovat s tím, co jsem řekla minulý týden, pětikoalice není schopna předložit důchodovou reformu. To, co jsme tu začali projednávat a projednávali v prvním čtení 13 hodin, není důchodová reforma, to je jenom čistá parametrická úprava, která se projednává kvůli neschopnosti ministra financí Stanjury vypracovat reálný rozpočet. Čas na skutečnou důchodovou reformu byl na přelomu milénia, kdy ještě silné ročníky byly v pracovním procesu dostatečně dlouho a kdy jsme měli mimořádné příjmy z privatizace, které se měly použít k tomuto účelu, desítky, stovky miliard.

Dostali jsme se do období, že v polovině roku máme vyčerpaný celý rozpočtovaný schodek státního rozpočtu.

A do toho si ještě pan ministr Stanjura odložil část schodku, který měl být ve státním rozpočtu, do státních fondů, konkrétně do Státního fondu dopravní infrastruktury, návrh státního rozpočtu na budoucí rok premiér pětikoalice označí za technický a úřední materiál a tak dále a tak dále.

Přestaňte prosím lhát. Dnes je potřeba provádět postupnou rozumnou konsolidaci s tím, že budeme myslet na naši budoucnost, budeme podporovat hospodářský růst a vytvářet prorodinnou politiku. To je jasný a zřejmý odkaz, který čtu ve zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Bohužel, pětikoalice jasně ukázala, že za rok a půl vládnutí toho není schopna.

Ještě posledních pár čísel.

Mimochodem, Petr Fiala a Zbyněk Stanjura byli součástí této vlády, a tedy se dnes historie jenom opakuje. Nám se podařilo snížit dluh až na 30 %, přišla pandemie, přesto jsme z Ministerstva financí odcházeli s nižším dluhem, než když jsme na Ministerstvo financí vstoupili. To je přesně cesta, kterou dnes je potřeba jít, a jeden ze základních závěrů předložené zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Děkuji za pozornost.

Pokud tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do ní se nikdo zatím nehlásí. Ptám se, zda je zájem se přihlásit do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím i podrobnou rozpravu. Předpokládám, že ani v tuto chvíli není zájem o závěrečné slovo, nicméně poprosím zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem usnesení. Děkuji za slovo.